Zahajuji třetí čtení.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže prosím pana zpravodaje Kamala Farhana, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

Pokud dovolíte, tak já bych proceduru načetl s tím, že potom před každým hlasováním bych jednou větou uvedl, od koho ten pozměňovací návrh je a co obsahuje.

Bude se hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem H1 bod 1 paní poslankyně Kovářové.

21.

Děkuji. Zeptám se, zda je nějaký protinávrh k proceduře nebo návrh na úpravu procedury. Prosím, pane poslanče.